Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali ministr dopravy Dan Ťok a zpravodaj pro prvé čtení poslanec Pavel Holík. Jestli tomu dobře rozumím, dojde ke změně zpravodaje? Vzhledem k tomu, že se ocitáme v prvním čtení, tak musím dát hlasovat o změně zpravodaje, kdy pana poslance Pavla Holíka nahradí pan poslanec Rom Kostřica. Zavolám kolegyně a kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby došlo ke změně zpravodaje v prvním čtení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas, a prosím pana poslance Kostřicu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě a táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Vzhledem k tomu, že... Do rozpravy se řádně hlásí pan předseda Stanjura. Prosím. Nicméně když si otevřete stránky Poslanecké sněmovny chtěl jsem se podívat, kde přesně minule jsme skončili a co všechno jsem k tomu řekl, abych se neopakoval , tak zjistíte, že podle záznamu Poslanecké sněmovny jsme ještě projednávání tohoto bodu nezahájili.

Pak musíme začít úvodním slovem pana ministra, který tady podle mě minule nebyl. Byl? Nebyl. Já jsem podle mě navrhoval odročení bodu do přítomnosti pana ministra. Tak buď už rozprava byla a zaznělo úvodní slovo a slovo zpravodaje, pak už jsme ho nemuseli měnit, anebo ne. Měli bychom to vyjasnit. Děkuji vám. Dobře. Eviduji vaši žádost. Každopádně z podkladů, které mám před sebou, vyplývá, že bychom měli pokračovat v přerušené obecné rozpravě, ale ověřím to ještě u legislativy. Ověřím to a na základě toho budeme pokračovat.

Dámy a pánové, budeme pokračovat.

Otevřel jsem rozpravu. V ten moment jste vystoupil vy, pane předsedo, a požádal jste o přerušení bodu. To znamená, pokračujeme v rozpravě, která byla zahájena. Hlásíte se s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

A nedá mi to, abych vás ještě jednou se nepokusil přesvědčit, abychom to nedělali. Co se stane, když to neschválíme? Jestli tím někomu ublížíme. To bych byl nerad. Opravdu, ne. A pokud pan ministr řekne, že jsou nějaké vážné důvody pro to, abychom tento podle mého názoru absurdní dokument podepsali, tak ten svůj návrh stáhnu. Ale já vám zkusím přečíst... podle mě už jenom úvodní deklarace, úvodní slova jdou vzájemně proti sobě.